Druhá věc. Já vždycky, když slyším o tom, že nějaký lékař skončí, protože nevede elektronicky nic, tak jsem vyděšen.

Takže já trochu musím odmítnout.

Systém, kdy vypadne, ne prostě situaci, kdy se nemůže předepisovat.

Ale jinak, upřímně řečeno, není moc velký problém.

Stejné problémy mají i v lékárnách, kdy třeba pošlou pacienta někde, že prostě ten lék nemohou dát, protože zrovna to nejede a podobně. Takže to jsou spíše praktické věci.

Nicméně, pane poslanče, dvě věci. Upřímně řečeno, jediná šance, jak udělat to, co navrhujete, je změnit zákon. Ministr nemá co dělat jiného, než v této chvíli platí zákon.

Samozřejmě krajské úřady budou mít právo kontrolovat, jestliže ten technický důvod nastal.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, po novele nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických prostředcích se výrazně zkomplikovala pozice výrobců zdravotnických prostředků a také notifikovaným osobám. Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví se zabýval tou situací a přijal k tomu několik návrhů usnesení, která předkládáme i zdravotnímu výboru.

Také je tam směřována prosba, aby došlo k jednání mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem průmyslu a obchodu a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, aby se potvrdilo současné rozdělení kompetencí v této záležitosti, případně nějakou programovou podporu systému posuzování shody zdravotnických prostředků vyhlášením cílených programů.

Pane ministře, prosím, s chutí naposled do toho.

Okamžik shody v dolní sněmovně vždycky vyvolá moment překvapení.